Takže tolik vážně. Nicméně co se týče programů, dotačních programů pro zemědělství, jako největší klub ve Sněmovně jsme připraveni prakticky tyto dotační programy do zemědělství podpořit. Nicméně máme spoustu dalších otazníků nad směřováním zemědělské politiky a vůbec politiky soběstačnosti České republiky ze strany této vlády. Děkuji za pozornost. Také děkuji, pane poslanče. Krásné odpoledne, vážené poslankyně, poslanci, přebírám řízení schůze. Jsme v obecné rozpravě a další, kdo je přihlášený, je paní poslankyně Margita Balaštíková. Paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové, já už jsem část svého hovoru řekla směrem k rozpočtu, jenom bych chtěla říct jednu věc. Celý svět se začal zabývat soběstačností a myslím si, že i Česká republika by se dlouhodobě měla zaměřit na snižování závislosti na dovozech strategických surovin, na vyšší produkci potravin, vyšší produkci obnovitelných zdrojů, hlavně těch ze zemědělství. Dovolím si i citovat paní prezidentku Potravinářské komory z jejich dnešního prohlášení, že z pohledu potravinářského sektoru by výrazně pomohlo zastropování cen plynu a energií, odpuštění zelených bonusů a tak dále a tak dále.

Já nechci být zlá, já chci, abychom to dopředu věděli. Děkuji, paní poslankyně. Jsme ve všeobecné rozpravě, nikdo další se nehlásí. Zeptám se: Hlásí se někdo? Vidím, někdo s faktickou poznámkou se v tuto chvíli přihlásil. Pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne.

A jenom pro nás zemědělce: Vážení zemědělci, jsme u bodu zemědělství a vystoupení reakce, náš předřečník nic.

Tak chápu to, je to pan premiér, nemůže mít tu oblast zmáknutou.

Vaše dvě minuty. Děkuji.

Tady už to není o tom, my jsme vláda.

Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Než přijde k řečnickému pultu, dovolím si přečíst omluvu a to pana ministra zdravotnictví, pana Vlastimila Válka, a to dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Máte slovo. Já bych ještě chtěla doplnit pana poslance Volného, prostřednictvím paní předsedající. Ten zákon o ovzduší, samozřejmě se tady bavíme o dvou paragrafech, je to § 19 a § 20. Máte problém, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající? Já mluvím k věci, chci jenom doplnit to, co řekl, mám faktickou poznámku. Jenom chci říct, že § 19 říká, že je povinnost přimíchávání, a § 20 říká, že dodavatelé pohonných hmot musí dodržet 6% snížení emisí skleníkových plynů.

Takže vlastně jste vůbec nic neudělali. Děkuji za dodržení času a chtěla bych moc požádat, aby se nepokřikovalo tady na poslance. Pokud máte nějakou připomínku, když tak přijďte, nebo popřípadě můžete i využít svou faktickou poznámku. V tuto chvíli konstatuji, že jsme pořád ve všeobecné rozpravě. V tuto chvíli nevidím, že by se někdo hlásil. Zeptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Nikoho nevidím a tím končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se pana ministra zemědělství, zda chce vystoupit se závěrečným slovem? Zároveň se zeptám pana zpravodaje zemědělského výboru, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem před ukončením všeobecné rozpravy? Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Budu velmi stručný, já bych jenom poprosil, abychom se drželi zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože bod, ke kterému máme diskutovat, se jmenuje Dotační programy v zemědělství, které máte ve svých materiálech. Tam o biopalivech není vůbec nic, vůbec nic. Ale chápu vystoupení svých kolegů a kolegyně, neboť hájit svého šéfa je potřeba. Ale každý si udělejte obrázek sám.

Děkuji vám za to předem. Jinak jsem připraven tady přečíst návrh usnesení.

A vy jste v tuto chvíli využil svého práva přednést závěrečné slovo? Takže přednesl jste v tuto chvíli své závěrečné slovo?